Vážené kolegyně a kolegové, já vás tady dál nebudu zdržovat. Myslím, že karty jsou rozdány úplně jasně. Rozhodne se hlasováním. Chtěl bych vás poprosit, abyste hlasovali. Je na vás, jak budete hlasovat. Chtěl bych vás ale poprosit, abyste hlasovali velmi uvážlivě. V prvním případě senátního návrhu podle mého názoru si myslím, že to obcím určitě neuškodí. Není to žádný zázrak, ale obcím to určitě neuškodí, naopak si myslím, že to vytváří pro další jednání poměrně dobrou a příznivou atmosféru.

No a pokud neschválíte nic, tak nedostane nikdo nic. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu senátorovi Radko Martínkovi. Budeme pokračovat. A nyní mají před sebou vystoupení pan zpravodaj Volný, paní zpravodajka Kovářová, s přednostním právem pan poslanec Kalousek, pan poslanec Stanjura. Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru. Děkuji, pane předsedající. Opravdu jsem nepochopil, proč tolik útoků na Ministerstvo financí, na pana ministra Babiše , když se jednalo v podstatě o vrácený zákon ze Senátu. A dneska stojíme před volbou buď podpoříme pozměňovací návrh, který připravili a podali senátoři, anebo zůstaneme u varianty, kterou jsme schválili my jako Poslanecká sněmovna. Proto jsem to nepochopil.

Proto já doporučuji tento pozměňovací návrh podpořit. Další s přednostním právem je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji. Krátké shrnutí.

Po dalších asi čtyřech nebo šesti hodinách, nevím přesně, máme k dispozici analýzu.

Příkladem byly Černošice.

Jenom pro pana ministra musím uvést, že Já se omlouvám, paní poslankyně. Osmdesát milionů je dluh, 80 milionů bude investovat. Musela jsem to jako zpravodajka říci, protože pan ministr této problematice zkrátka a dobře nerozumí! Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Učinila. Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru nemá a neměl jiný mandát než říct, že rozpočtový výbor podpořil a podporuje sněmovní verzi. Žádný jiný mandát zpravodaj rozpočtového výboru nemá. Protože prostě neměl od rozpočtového výboru odvolám se na všechny členy rozpočtového výboru a ptám se, kde sebral mandát rozpočtového výboru, aby jako zpravodaj rozpočtového výboru podpořil senátní verzi. Žádný takový mandát neměl, byť na to byl předsedajícím výslovně upozorněn. To je ta reakce. Jinými slovy bych chtěl jako člen rozpočtového výboru říct za zpravodaje, který se zpronevěřil svému údělu, že rozpočtový výbor nemá jiné usnesení než podporu sněmovní verze. Žádné jiné usnesení rozpočtový výbor nepřijal.

Já si vzpomínám, že se mi občas něco takového stalo, ale nebudu to rozvádět. Vůlí Poslanecké sněmovny se mi to stalo. Ale bezpečně vím, že neexistuje žádný ministr financí, který by někdy souhlasil se změnou systému RUD, aniž by to prošlo řádným připomínkovým řízením, aniž by tam byla učiněna RIA a aniž by to prošlo legislativním procesem prvním, druhým a třetím čtením Poslanecké sněmovny. Tady si troufnu říct, že vím, o čem mluvím. První návrh odstranil významnou diskriminaci malých obcí, protože rozdíl mezi největší a nejmenší byl sedminásobek.

Poprosím pány kolegy, aby nerušili pana předsedu v jeho projevu. Děkuji.